Opozice má samozřejmě svaté právo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, to je v pořádku. Já jsem pro ten zákon nehlasoval ani nemám nic společného s Agrofertem, ale musím konstatovat, že místo diskuse o tom, jestli to vůbec dává smysl a do čeho nás Evropa natlačila na základě nesmyslných spekulací o ceně nafty nebo neuvážených rozhodnutí, která se týkají životního prostředí, tak místo této analýzy tady slyšíme teatrální vystoupení, kde jsme obviňováni z toho, že jsme ukradli pět miliard. Já zřejmě jsem také člen této skupiny. Pokud se budeme držet faktických věcí, tak tahle diskuse má smysl.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Takže já si myslím, že toto bychom si skutečně mohli odpustit. A řekl bych, že ještě horší případ je tento, kdy se na nás poukazuje, ukazuje se na nás jako na zloděje. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Není to pravda.

Není pravda, že nás Evropa nutí k tomu kroku, který jste udělali. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Novotného, potom pana poslance Blažka, taktéž s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

On ji tehdy požádal, aby pacientce dala nějaký typ léku.

Tady také bylo něco řečeno.

Prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Štětinu, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Já jsem původně hovořit nechtěl.

Maximálně to vede k urážkám. Je to věc, která trvá do strašně dlouhé noční doby.

Nicméně včerejší den, když jsem si přečetl Lidové noviny, ve kterých byl na první straně článek Lovci korupčníků musí hlásit kauzy vrchnosti.

Já jenom vím, že tato republika je v minusu, který se počítá v bilionech, a já si myslím, že tato vláda to nezpůsobila, ta je dost krátce u moci, takže to asi nemohla způsobit. Takže asi ti, kteří tady už byli v minulosti, by spíš o tom měli hovořit více.